A musíme si tady říct na rovinu, co tady tedy před pár minutami padlo, a proto jsem tady zopakoval dvakrát, aby to všichni slyšeli a všichni si uvědomili, co to je ODS a TOP 09 a koho hájí a jaký program prosazují. Naopak hnutí SPD vždy podporovalo a podporuje zvyšování starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, takže samozřejmě podpoříme i navrženou jednorázovou platbu pět tisíc korun. Dát chudým důchodcům jednorázovou almužnu je ale nedostatečné a nesystémové řešení. Zvyšovat nejnižší důchody je přímo naše povinnost vůči těm, kteří celý život pracovali. SPD proto podalo do Sněmovny již před půlrokem zákon, kde navrhujeme minimální důchod ve výši hranice chudoby stanovenou pro Českou republiku Eurostatem, což je Evropský statistický úřad. Na základě našeho návrhu by měli všichni starobní a invalidní důchodci a týkalo by se to i vdovských důchodů minimální důchod necelých patnáct tisíc čistého a až od této částky výše zásluhově. Samozřejmě za podmínky odpracovaných roků a v případě invalidů také pro ty, kdo prokazatelně nemohli pracovat. To je naše morální povinnost vůči našim seniorům. V žádném případě se náš návrh tedy netýká tzv. nepřizpůsobivých, protože je tam podmínka odpracovaných let.

Ale skutek utek.

Opravdu nevím, co je na minimálním důstojném důchodu k nepochopení. Je to evropský standard několika evropských zemí, v mnoha západních zemích. V principu není potřeba tak rychle navyšovat vysoké důchody, ale je nutné navyšovat v prvé řadě ty nízké důchody. A stát to, co na straně jedné vydá, na druhé straně ušetří na sociální pomoci těm nejchudším důchodcům a ušetří také s tím spojenou byrokracii.

Jak jsem ale již řekl, vláda hnutí ANO a ČSSD ale návrh SPD vytrvale odmítá, a dokonce hlasovali proti němu na vládě, takže sem do Sněmovny přichází s negativním stanoviskem a chce dát chudým důchodcům pouze jednorázovou dávku. Vláda odmítáním návrhu SPD potvrzuje, že ve skutečnosti nechce opravdu zvýšit nízké důchody. Raději udržuje důchodce v chudobě, aby se jim pak mohla těsně před volbami zalíbit jednorázovým příspěvkem, který ale v principu chudobu důchodců vůbec neřeší. Pozoruhodná je ještě jedna věc. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje valorizaci důchodů všem stejnou částkou, nikoliv stejným procentem, jak to dělá vláda. Jelikož tak, jak to dělá vláda, tak se rozevírají nůžky mezi chudšími a bohatšími důchodci, přitom náklady se zvyšují všem stejně. Vláda ale valorizaci všem stejnou částkou odmítá. Ale vláda to chce udělat jen jednorázově, takže jsou vládou zase biti ti chudší důchodci. Vláda píše v důvodové zprávě k návrhu na jednorázový příspěvek, že tím ihned zlepší příjmovou situaci poživatelů důchodů.

Vláda ale nechce. Nechce ve skutečnosti zbavit invalidní, starobní a vdovské důchodce chudoby. A to je potřeba nahlas říkat.

Je tady pozoruhodná shoda zleva i zprava. Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit nějakou mimořádnou valorizací, ale kupodivu nějakou minimální důstojnou hranici základní výměry odmítají všechny vládní partaje.

A kde na to ve státní pokladně vzít?

A například pan Bakala s pomoci expremiéra Sobotky z ČSSD a dalších připravil republiku o desítky miliard. Další balík peněz máme v Německu za válečné reparace.

Tato i předchozí vlády vytrvale odmítají dluh vymáhat, přitom Němci nikdy svůj dluh nezpochybnili.

Stejně tak to dělají západoevropské státy, které drží podíly v ziskových soukromých firmách. Tady jsme již na limitu. Spíše za limitem, takže stát musí umět najít pro stát další zdroje financí tak jako například německé nebo francouzské vlády, které mají podíly například v automobilkách. Závěrem znovu zopakuji, že poslanci SPD budou hlasovat pro přijetí tohoto zákona o mimořádném jednorázovém příspěvku, ale veřejně protestujeme proti tomu, že tato vláda, tak jako ty předchozí, dělá z důchodců žebráky závislé na vládní libovůli.

Důchodci nejsou žebráci, ale lidé, kteří tento stát budovali a tomuto státu po desetiletí vydělávali peníze, a tak se k nim musíme chovat. Ty peníze na slušné živobytí jim stát dluží.